Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám všem na tomto místě poděkovat jménem celé naší vlády za možnost před vás předstoupit a požádat vás o důvěru. Předstupujeme před vás s pokorou a žádáme o důvěru na základě programového prohlášení této koaliční vlády menšinové, tvořené ministry za hnutí ANO a ministry za Českou stranu sociálně demokratickou, podporované poslanci KSČM, kteří se rozhodli umožnit vznik této menšinové vlády a tolerovat ji. Tyto strany vládní koalice podepsaly společně vládní prohlášení, které máte k dispozici, a dohodly se na principech vzájemné spolupráce. Byl to, vždyť víte, dlouhý a těžký proces trvající mnoho měsíců, bylo to delší a obtížnější, než jsme mysleli, a obě strany musely mnohokrát překonat nesmírně bolestivé vnitřní problémy. Ale prošli jsme tím a dnes stojíme před vámi a žádáme o důvěru Poslanecké sněmovny. A dovolím si říct s velice dobrým programem. Vládní program byl připraven ve spolupráci všech stran zúčastněných ve vládní koalici a jsem hluboce přesvědčen, že vytyčuje cíle a řeší problémy odpovídající situaci v naší zemi, která má obrovský potenciál růstu a která má šanci se vrátit tam, kde kdysi byla na špičce Evropy. Přináší řešení těch nejzásadnějších problémů, se kterými se lidé setkávají každý den. Do programu bylo navíc zapracováno mnoho dalších požadavků podnikatelských svazů, účastníků tripartity, odborářů a spousty dalších profesních sdružení. Naše vláda samozřejmě udělá všechno pro to, abychom program plnili. Je to důchodová reforma, digitální Česko. A je to hlavně boj za naše české zájmy v Evropské unii a evropské zájmy ve světě, na kterých se chceme aktivně zúčastnit. Dále je to strategický investiční program, reforma státu a posílení bezpečnosti.

Při našich setkáních s občany samozřejmě jsme nabrali ještě obrovskou spoustu dalších dobrých nápadů, často velmi inspirativních. Na první místo samozřejmě řadíme důchodovou reformu, je zásadní. Fakta všichni známe.

Chceme garantovat pravidelné valorizace důchodů navázané na vývoj cen spotřebního koše seniorů a růst průměrné mzdy. Úprava této pro všechny zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu. Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Věřím, že pro ně má změna velký význam. Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který naprosto nenaruší princip zásluhovosti uplatněný při výpočtu důchodu.

V důsledku prodlužujícího se věku odchodu do důchodu je závažné i téma možností dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi zaměstnané v náročných povoláních, která není možné vykonávat do řádného věku odchodu do důchodu. Připravujeme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu. Za tímto účelem sestavíme odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupů předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy. Reforma musí být připravena a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita systému. A musí být realizována v podobě, která získá širokou politickou a společenskou podporu. Bude mířit zásadně do budoucna. Zachová nároky těch, kteří už na trh práce vstoupili. K tomu bude sloužit citlivě a spravedlivě nastavené přechodné období. Poprvé v letošním roce budeme mít přebytkový důchodový účet plus 3,5 miliardy. Tím bude zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními, politicky motivovanými zásahy.

Samozřejmě chceme znovu vyvolat debatu o tom, jak budou zaměstnavatelé a dneska je na to ideální čas a situace, protože máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě přispívat zaměstnancům, aby měli zaměstnanecké spoření na stáří. S důchodovou reformou je spojena neméně důležitá otázka finance. Pan prezident už o tom mluvil, kde na to všechno vezmeme.

Ano, snižujeme daně.